Navíc, a to je třetí, může je podávat dotčená veřejnost vybavená velmi silným mandátem.

Opět se přimlouvám za jeho podporu. Je to návrh, který byl schválen výborem pro životní prostředí, hospodářským výborem. A konečně v této části jaksi v časové posloupnosti procesů je zde nutno stanovit, co se bude dít se záměry podanými do té doby, než ten náš zákon, pokud bude schválený, nabude právní moci. Tedy asi retroaktivita, která je navrhovaná. Mohou být již probíhající procesy v rámci posuzování vlivu na životní prostředí vráceny a znovu posouzeny podle tohoto námi teď projednávaného zákona.

Návrh, který má nějak vymezit územní příslušnost dotčené veřejnosti.

Tak jsem to tam formuloval.

Já vím, že tady ministerstvo k tomu dalo negativní stanovisko.

Nelze pro ně stanovit podmínky, které mohou splnit pouze jiné fyzické nebo právnické osoby, jako je například podmínka bližšího či vzdálenějšího sousedství se zařízením nebo podmínka být tak či onak dotčen účinkem o provozování.

Já vím, že moje prosba o podporu toho mého návrhu bude pro vás možná těžko zvažovatelná, když máte před sebou, nebo je zde negativní postoj ministerstva.

Takže to je otázka, s kterou jsem si dovolil zde vystoupit.

A nyní s faktickou pan poslanec Urban. Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové.

Myslím si, že pokud neprojdou návrhy D4, D12, D13 a B14, tak vystavujeme českou zemi velkému riziku zastavení rozvoje.

Že všechny rozběhlé projekty budou zastaveny. To znamená nejenom ty, které jsou financovány z evropských peněz, ale projekty, které jsou financovány z českého rozpočtu. Tedy mluvíme tady o rozvoji země, posilování investic v rozpočtu atd. To se nestane, protože nebude možné peníze utratit. Průmysl, tedy privátní investice z mého pohledu budou rovněž ohroženy, ale budou ohroženy i velké projekty krajské a městské. Myslím si, že to riziko je příliš velké na to, abychom skutečně vystavili českou zemi stopce červené z hlediska budoucího rozvoje. A já tedy alespoň, abychom to o trochu zmírnili, velmi podporuji to, aby prošly pozměňovací návrhy, které to zjemňují. Děkuji pěkně. Připraví se pan poslanec Okleštěk. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, přicházím ve věci pragmatické. Prosím o legislativně technickou úpravu svého pozměňovacího návrhu, který je veden v bodě I4, a to tak, že se za slova § 9a vkládají slova odstavec 4.

Zpracovat záměr studií podle tohoto zákona, který probíráme, může pouze osoba, která má autorizaci a tu autorizaci na pět let. V novele, kterou nyní projednáváme, zavádíme změnu a u této změny už není explicitně uvedeno, zda tuto autorizaci, zda tuto změnu musí zpracovávat osoba s autorizací, či nikoli. Tyto moje dva pozměňující návrhy vedené pod bodem I3 a I4 se právě dotýkají této oblasti a doplňují do zákona specifikaci, že záměr, změnu záměru může zpracovávat pouze osoba s autorizací.